Já také děkuji. V tuto chvíli opět neeviduji žádné přihlášky do rozpravy. Nevypadá to, že by se někdo hlásil z místa, tedy rozpravu končím. Prosím, pane ministře, otevřte nám znovu rozpravu. Děkuji za slovo.

Pokud schválíme tuto senátní novelu zákona, tak to v žádném případě neznamená, že tradiční čínská medicína bude zakázána na území České republiky a nikdo již nebude moci ji využívat. Toto se týká vzdělávání. To je oblast vzdělávání a to měníme, nikoliv využívání této služby, která tady byla vždy a bude tady nadále a bude ji možno využívat ze strany občanů bez jakéhokoliv problému.

Já také děkuji.

Já také děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Pastuchovou, která vystoupí v rozpravě. Dovolte mi reagovat vaším prostřednictvím na pana kolegu Třešňáka. Jenom pro upřesnění, vy jste zde zmínil, že dochází ke snížení nároků na kvalifikaci.

Děkuji.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla reagovat na to, co zde zaznělo o zákonu o léčitelství.

Děkuji moc. Já také děkuji. V tom případě pan poslanec Válek je řádně písemně přihlášen do rozpravy, takže prosím. Hezké dopoledne, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedající. Ještě jednou bych zopakoval to, co už tady zaznělo. My se bavíme o zákonu o vzdělávání.

Můžeme dát do zákona, že se budeme učit na vysokých školách, jak se správně létá, ale holt stejně se to na těch vysokých školách učit nebudeme.

To je jedna věc, kterou by bylo potřeba, abychom si každý uvědomili. Proto jsem velmi rád, že Senát přišel s tímto svým návrhem a že je možno tuto věc napravit a dát do pořádku. Prostě nelze na lékařských fakultách učit tradiční čínskou medicínu.

Já budu velmi rád, když Ministerstvo zdravotnictví... Poprosím sněmovnu o klid. Budeme pokračovat.

Proto si myslím, že není moudré spěchat, ale je potřeba nachystat velmi korektní zákon, který na jedné straně definuje to, co má nějaký rámec v léčitelství. Já si myslím, že na vrcholu této pyramidy z mého pohledu je určitě akupunktura, kterou považuji za velmi solidní způsob pomoci pacientům.

Protože to, jak se léčitelé vzdělávají, kdybychom chtěli definovat do zákona, je z mého pohledu na hranici možného. To znamená, já bych velmi plédoval za to, aby Poslanecká sněmovna byla v tomto směru vstřícná, přijala senátní návrh včetně pozměňovacích návrhů, které zdravotní výbor velmi intenzivně diskutoval.